Děkuji. Přednesu návrh usnesení.

Děkuji za slovo.

To je za mě všechno.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl říct, že to určitě není naschvál, ohledně schválení tohoto zákona komunikujeme s našimi senátory naprosto normálně. I oni mají zájem, aby se konečně rozšířila působnost Nejvyššího kontrolního úřadu, například na státní firmy. Jestli chceme vyřešit něco s korupcí v této zemi, tak si myslím, že je to důležitá věc, abychom tento zákon posunuli dál, a nechceme přece dojít do situace, kdy se Senát bude vymlouvat na to, že nemá doprovodný zákon, a bylo by to naprosto logické v situaci, kdyby nevěděl, jaká je finální podoba doprovodného zákona, že by to odkládal. Ale prosím vás, neříkejme tady, že Senát vyjádřil nějakou vůli, že nebude projednávat žádné změny Ústavy do konce tohoto volebního období. Žádné takové usnesení Senátu tady neexistuje, a jestli je tady v Poslanecké sněmovně vůle k tomu, abychom spolu k novele Ústavy předložili i novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a konečně rozšířili působnost NKÚ i na státní firmy, tak si myslím, že bychom to tady měli dneska schválit a neměli bychom se zase vymlouvat na něco dalšího, proč je potřeba to odkládat. Děkuji za pozornost. S přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

Je to tedy ta norma, kam směřuje zákonodárce, Poslanecká sněmovna, pokud ta ústavní novela bude přijata.

To znamená, že je potřeba, abychom se o tom bavili.

To je podle mého soudu důležitá věc. To, jak dopadne tento zákon po hlasování, je prostě vůle zákonodárce a já jsem přesvědčen, že je to tam potřeba poslat. To, že se nám může stát, že v září pro to nebudeme moci hlasovat, to je jiná záležitost. To je jenom ten posun, který tady musíme udělat.